Dovolte mi ho ještě jednou krátce představit, byť jsme tak s kolegyní Olgou Richterovou učinili již na výboru pro zdravotnictví. Vládní novela řeší kompetence studentů všeobecného lékařství, avšak úplně opomněla studenty zubního lékařství, kteří nemají dle zákona ani vládní novely nyní žádné kompetence nelékařského zdravotnického povolání.

Dále s návrhem souhlasí i prezidentka České asociace sester, stejně tak spolek Mladí lékaři.

A vlastně jeho neschválením vznikne skutečně nelogická situace. Co se týče vládního zákona, tak zde musím poznamenat, že mnohem raději bychom byli, kdyby takovéto úpravy byly řešeny mimo legislativní nouzi přesně z těch důvodů, které jsem zmínil na začátku.

A připraví se pan poslanec Bohuslav Svoboda. Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Podle krizového zákona by to teoreticky možné bylo.

Oslovili jsme prezidentku České asociace sester a ta také souhlasila.

A proč to takhle zdůrazňuji.

A to mi přijde nesmyslné.

Já budu velmi ráda za vysvětlení. A současně znovu zdůrazňuji, že jsme to zkonzultovali se všemi relevantními odborníky v oboru, a přijde nám, že jde o čisté drobné opomenutí, které tady můžeme jednoduše napravit. Děkuji za pozornost.

Pane předsedající, paní poslankyně, to bude kratší. Já jenom upozorňuji na to, že těch oblastí v té stomatologii může být víc, tam třeba může být ještě také po čtvrtém ročníku zubní hygienistka a tak podobně, což jsou stanoviska např. stomatologické komory. Já prosím nemám k tomuto pozměňovacímu návrhu zamítavé stanovisko, já mám neutrální stanovisko. A ten původní návrh byl, že se to dá projednat i v rámci standardního legislativního procesu, tato pozměňovací záležitost, protože řešení té stávající situace je zejména na medicích.

Děkuji za slovo.